Děkuji. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Novák.

Já začnu tedy jednoduše. No, konečně, konečně! A začnu otázkou. Kde jste byli, když jsme vás tady žádali, aby se tisk 246, který je téměř totožný, aby se zařadil na projednávání?

Ale mám tady pana ministra školství a tomu musím poděkovat, ten ho podpořil. Za to díky moc. Děkuji vám i za to, že jste mi umožnili vlastně k tomu vašemu návrhu, který je tedy velmi podobný tomu mému, se připodepsat. Hned se cítím jako nejenom předkladatel, ale i zhotovitel toho díla.

My už jsme to půl roku mohli mít vyřešeno. Ale ne, hráli jsme si tady na politiku, takže šup, děti, klidně si ještě půl roku užívejte, než my se tady domluvíme, kdo, co, jak předloží a komu to umožní připodepsat.

Ale na druhou stranu, když si vezmu tu historii, co jsme tady dělali, tak to nechápu.

Ani jednou jste to nepodpořili. Vysvětlete mi, proč? Mohli jsme to mít svým způsobem sfouknuté. A ti, kteří za vámi chodili, i za námi, mohli být spokojeni. Mohli být spokojeni rodiče, že jejich děti jsou více chráněny, a učitelé, že nebudou řešit náhlé nevolnosti a zjišťovat vlastně, co tomu dítěti je. Ale ne, my jsme tady dělali politiku. Je to škoda.

Jsou vysoce návykové. Ale nemůžu vám děkovat za ten proces jako takový. Padá to na hlavy nás všech a svým způsobem i na ctihodnou Sněmovnu, jak my se tady vlastně chováme k našim občanům, protože pro nás není důležité, co předložíme, ale kdo to předloží.

Ne, my jsme tu hádali.

Ale bylo by skutečně vhodné dál pracovat a pracovat v zájmu dobra společnosti, a ne v zájmu toho, kdo se tady jak prodá.

Takže moc vám děkuji, moc vám děkuji za to, že nakonec jsme byli schopni se dobrat výsledku.

A když se dneska podíváme vlastně, jakým způsobem je financovaná primární prevence, v oblasti prevence je primární prevence zhruba zastoupena 4 procenty z celkové částky, 4 procenty! Zbytek je následná péče anebo potírání, které svým způsobem by do toho čísla ani nemělo zapadat. Takže tam je potřeba se podívat.

Většinou dneska platí primární programy rodiče, protože školy na to peníze nemají, a bohužel, nejsou to malé částky a ne všichni si to můžou dovolit. Takže to potom dopadá tak, že se jedni žáci skládají na ty sociálně slabší. To je také škoda, že?

Co se týká nikotinových sáčků, jejich historie bohužel je ve sportu. Ze sportu se to přeneslo následně do škol. Sledujme, kde, jak můžeme pomoci. Ale znovu říkám, zakázat můžeme všechno, začněme se prosím zaměřovat na objem financí, které jdou na primární prevenci. Tam je zakopaný pes. Ještě jednou mockrát děkuji a za klub ANO rozhodně tento návrh podpoříme. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takže v tuto chvíli asi všechno. Děkuji. Děkuji a poslední do rozpravy je zatím přihlášen pan poslanec Heller.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi krátký a já sliby plním. Sám jsem učitelem a moc dobře vím, jaký jsou nikotinové sáčky na školách mor, primárně na základních školách. Reálně tenhle zákon neschvalujeme za minutu dvanáct, ani pět minut po dvanácté, ale možná čtrnácté až patnácté hodině.